Děkuji.

Ano, eviduji žádost o odhlášení, všechny vás odhlásím a poprosím vás, abyste se svými identifikačními kartami přihlásili znovu.

Počet poslanců byl ustálen. Všichni víme, o čem hlasujeme, o zpětvzetí pozměňovacího návrhu tak, jak byl načten na mikrofon.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. A to znamená, že jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a můžeme hlasovat o zákonu jako celku. Načtu usnesení?